Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové.

Domnívám se, že je velice důležité projednat tento zákon již na této schůzi.

Věřím, že pro předřazení tohoto bodu naleznu v sále podporu, jelikož se jedná o zákon, který má podporu u všech politických stran a také je velice sledovaný veřejností. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pěkné odpoledne, dámy a pánové.

My jsme už podle plánu to měli mít přijato tak, aby to začalo platit od 1. 7. letošního roku, to se nepodařilo.

Prosím neplést s tím velkým energetickým zákonem, který sem teprve přijde. Děkuji za vaši podporu. Děkuji. Za autorský zákon, jsem pochopil, v případě, že by nebyl přijat protinávrh pana předsedy Michálka, který tam navrhuje zařadit jiný bod. Máte slovo. Děkuji za slovo.

A chtěl bych jej navrhnout jako třetí bod po případném bodu novely zákona na ochranu zvířat před týráním. V případě, že by tento návrh kolegy Pošváře neprošel, tak navrhuji zařadit novelu zákona o vodách, třetí čtení, jako druhý bod zítřejšího bloku třetích čtení. Ano, děkuji.

Poté dám slovo panu poslanci Klausovi k pořadu schůze. Dámy a pánové, omlouvám se.